Závažné hygienické nedostatky, absence vlastních vyšetření výrobků, provozní dokumentace, nezajištěné dosledování výroby a výrobků. Opakované hygienické i dokumentační nedostatky, nezajištěná dosledovatelnost. Takže doopravdy je to 120 tisíc korun. Pokuta za nedostatky při těchto třech kontrolách, opakovaně hygienické i dokumentační nedostatky, nezajištění dosledovatelnosti, prošlé výrobní suroviny. Ukládání pokut vychází z právních ustanovení, které ustanovují nejnižší a maximální sazbu, a je na uvážení dozorového orgánu, jak vysoká sankce bude udělena. Každý případ se posuzuje individuálně. Záleží na opakovanosti přestupku, závažnosti, objemu zboží, kterého se přestupek týká, jednání ze strany provozovatele potravinářského podniku, ochota nedostatky ve stanovené lhůtě odstranit.

Určitě současný stav je takový, že na malé výrobce chodí jenom sporadicky kontroly.

Takže to, že bychom kontrolovali nějak nadmíru tyto malé, já si to nemyslím, ale tady opravdu došlo k trojnásobnému nebo opakovanému stejnému pochybení, takže bohužel, pokuta byla uložena. Děkuji panu ministrovi. Tato interpelace končí a pokračujeme interpelací pana poslance Ivana Adamce na ministra dopravy. Vážený pane ministře, chtěl bych se dotázat na některé věci ohledně slev pro studenty.

Nevím, jak to zjistili, ale rozhodně si myslím, že to bude problém, protože ty průkazky skutečně, zjistit, jestli jsou ty správné, nebo nejsou, to vidím opravdu jako velký problém.

Prostě bude to částka podle mě vyšší než těch šest miliard korun.

Prosím, pane ministře, máte slovo. Vážený pane místopředsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážený pane poslanče Adamče prostřednictvím pana předsedajícího. Tak předně jenom jedna upřesňující informace.

Jinými slovy, dneska to bude tak, že pokud jsou tam ty souběžné trasy, tak my jsme řekli, že vlastně ta sleva bude platit jenom pro autobusy, které jsou ve veřejné službě a nejsou, řekl bych, ta městská hromadná doprava, ale jsou to ty dopravy souběžné.

Co se týče těch slev, tak je to koncipováno tak, že platnost slevy pro žáky mezi šestým až patnáctým rokem a studenty mezi patnáctým až dvacátým šestým rokem nebudou omezeny na trasu mezi bydlištěm a školou, tak jak tomu bylo doposud, a sleva bude poskytována i v době letních prázdnin.

Budeme muset zvýšit kontrolní činnost nejenom kvůli tomu, abychom zkontrolovali, zda ty průkazy jsou platné a jestli toho někdo nezneužívá. Ono je tam ještě pár jiných věcí. Jsme si toho vědomi, je to riziko, ale já jsem docela přesvědčen o tom, že by to nemusel být zas až takový nárok.

Děkuji, já spíš konstatování. Já si myslím, že je potřeba na tom pracovat. Možná ještě doplňující otázka.